Diskuse v rozpočtovém výboru byla zajímavá, protože zástupce Ministerstva financí výjimečně nelhal.

Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, tak přečtu omluvenky, které dorazily.

Mám zde dvě faktické poznámky.

Budu chránit paní náměstkyni.

To tam říkala. Tady to slyšíme pořád.

Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec... Pouštíte před sebe. Pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Laudát byl tak laskav, protože chci reagovat přímo na pana profesora Raise. Pane profesore, proboha, zachovejme si jistou důstojnost logiky a intelektuální argumentace.

Jak je vybere? Jinak se vybrat nedají.

Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Samozřejmě předpokládat u tohoto poslance, který tady zatím vyrábí intelektuální výkony skutečně hodné pozornosti, ale někde úplně jinde než ve Sněmovně, nejvyšším orgánu této země... To se zjevně panu poslanci Hájkovi nikdy stát nemůže.

Také bych chtěl reagovat na vystoupení pana zpravodaje.

No tak já nevím.

To za prvé. A za druhé. Pan kolega Volný říká, že se nemění sazba. A mnohdy je důležitější, co je součástí základu daně, a to se nemusíme přesvědčovat, než jaká je samotná sazba.

To je přece úplně jednoduché. Zaplatím mnohem víc. A vy tomu říkáte, že daň se nemění a nezvyšuje.

Takže zaplatím víc daní. Je to úplně jednoduché.

Děkuji.

Děkuji vám. Nyní mám přihlášené s faktickými poznámkami v pořadí pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Volný a poté pan poslanec Daniel Korte. Máte slovo. Pane profesore prostřednictvím pana předsedajícího, já respektuji, že nechcete věřit mně, ale velmi vás prosím, pokuste se alespoň věřit svému ministru financí, svému předsedovi hnutí a jeho dokumentu.

Ne lepší výběr dopad rušených opatření.